Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane poslanče, tak tato problematika, nedávno jsem ji řešila, a to tak, že přísedící se měli původně zrušit podle těch novel, co tam chystáme. Já jsem zastánce toho, že laický prvek do soudnictví patří. Víc hlav víc ví a mockrát jsem se v životě přesvědčila, že takový ten selský zdravý rozum je velmi dobrý v těchto případech. Prosadila jsem, a vlastně jsem to trošku zvrátila svým příchodem, protože se tam plédovalo na ministerstvu pro zrušení přísedících, a prosadila jsem, že tedy v těch těžkých zločinech a pracovněprávních vztazích, ve sporech o pracovněprávní věci, přísedící zůstanou. Máte pravdu, že ty peníze, co dostávají, a to jsou paušální náhrady a náhrady hotových výdajů, už dneska neodpovídají vůbec potřebám doby, že kolikrát nemají ani na to jízdné. Ale musím vás ubezpečit, že ti lidé to nedělají pro peníze.

Ti to chápou jako především čestnou funkci. A samozřejmě navrhujeme do budoucna, že se jim ty peníze zvednou, ale bohužel, a to mi tady přítomná paní ministryně potvrdí, máme v současné době jaksi pokrácené rozpočty. Ministerstvo spravedlnosti tak jako ostatní máme minus deset procent a já mám sama co dělat s tím, abych udržela stav tak, jak tam mám. Takže nelze očekávat, že to bude v příštím roce, ale výhledově se plánuje, že ty peníze půjdou trochu nahoru. Máme tam i částky konkrétní, tak jak by se to tedy mělo vyplácet. Ale samozřejmě to musí projít tím dalším schvalovacím procesem, což jistě pochopíte, že dnes není možné, když máme tedy pokrácený rozpočet. Já tedy děkuji za odpověď i za ten slib, že se pokusíte navýšit. Já bych tedy , když máme přítomnou paní ministryni financí, ono by to opravdu nebylo moc peněz. Já mám pocit, že by to bylo nějakých jenom třeba deset, patnáct milionů korun, protože se jedná jenom o těch 150 korun pro ty důchodce a pro ty nevýdělečně činné.

Takže věřím tomu, že i kdybyste přidali padesát, jenom symbolicky padesát, tak je to čestná funkce, ale ti lidé by vnímali, že i ten stát jako nějakým způsobem si té čestné funkce váží.

Čas, pane poslanče. A chtěl bych požádat, abychom mluvili na mikrofon. Tak pro letošek je rozpočet uzavřen, tak letos to určitě nebude.

Prosím, pane poslanče.

Takže připadá vám přiměřené, že takto relativně jednoduchý systém stojí takovéto peníze a že vaše ministerstvo neustále zvyšuje odhady jeho ceny? Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Následně byla však zpracována studie proveditelnosti, která obsahuje dvě reálné varianty řešení.

Děkuji. Ne, nebude, dobře.

Prosím, paní poslankyně. Vážená paní ministryně, dostala se ke mně statistika úspěšnosti Finanční správy u soudů, co se týče vyhraných sporů s podnikateli a firmami. Co se týče statistiky přepočítané na hodnotu sporů, je výsledek ještě zajímavější.

Finanční správě se zjevně přestává dařit u soudů a začíná čím dál více prohrávat. Říká nám to něco o fungování Finanční správy, například, že by se kvalita a efektivita úřadu razantně zhoršovala? Jaká opatření chystáte, aby tento nepříznivý trend nepokračoval?